Problém je, že efektivita je poměrně nízká, často ti poskytovatelé jsou třeba i v jiných zemích.

Děkuji za pozornost. Omlouvám se. Dovolte, abych napřed, než přednesu to, co chci říct, řekl, že mám konflikt zájmů.

Magistři se tomu strašně brání, říkají: Tak potom my už jsme tu k ničemu.

Děkuji, pane předsedající. Já budu velmi stručný. Určitě ještě o tom povedeme debatu, ale musím tady uvést na pravou míru to, co říkal ctěný kolega Milan Brázdil.

A souhlasím s tím, že bez lékárníků to možné samozřejmě není a nikdy ten návrh ani takto nebyl myšlen. Tak to jenom abych to uvedl na pravou míru.

Dovolte mi, abych zareagoval.

Myslím si, že tady je snaha znovu to dostat někam, kde to možná ani nepatří, ale to je jenom můj poznatek.

Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s pozměňovacím návrhem číslo 8168, který se týká víceméně zpřesnění terminologie.

Tato činnost je již nyní v rozporu se zákonem o návykových látkách, protože konopí je návykovou látkou ve smyslu § 2 písm. Čili je třeba sjednotit toto názvosloví tak, abychom dostáli všem požadavkům, které se na nové návrhy zákona kladou.